zajedničkog jedinstvenog pretresa o predlozima zakona iz tačaka od 4. do 10. dnevnog reda. Pored predstavnika predlagača Ivice Dačića, prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova i Bratislava Gašića, ministra odbrana, pozvala da sednici prisustvuje i Zoran Đorđević, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, Dragan Momčilović, pomoćnik ministra spoljnih poslova, pukovnik Milan Konjikovac, koji zastupa načelnika Uprave za međunarodnu vojnu saradnju u Ministarstvu odbrane i Nenad Maričić, savetnik u Ministarstvu spoljnih poslova. Saglasno Odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 10. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da je shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika, članova od te poslaničke grupe. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 180. stav 1. a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih specijalnih pasoša; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane i Predlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih Nacija koji obezbeđuje resurse prelaznim snagama Ujedinjenih Nacija u Libanu. Da li predsednici predlagača žele reč? Da li želi ministar odbrane Bratislav Gašić reč? Izvolite.

Gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, pred vama je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih specijalnih pasoša. Zaključivanje sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih specijalnih pasoša, predložen je u kontekstu daljeg razvijanja bilateralnih odnosa, a posebno u cilju intenziviranja političke ekonomske saradnje. Očekuje se da će Sporazum doprineti, razvoj, povezivanje privrede dveju zemalja u oblasti poljoprivrede, avio-saobraćaja, energetike, informaciono-komunikacione tehnologije, građevinarstva, turizma i bankarskog sektora, kao i drugih oblasti od međusobnog interesa. U ovom kontekstu, Vlada Republike Srbije, 9. avgusta 2013. godine donela je Odluku da državljani Ujedinjenih Arapskih Emirata mogu ulaziti i boraviti u Republici Srbiji do 90 dana bez vize u periodu od šest meseci. U cilju dalje podrške razvoja bilateralnih veza saradnje, a u narednom periodu, ova odluka bi postepeno trebalo da bude zamenjena celovitim bilateralnim sporazumom o ukidanju viza za sve vrste pasoša građana obe države. U proteklom periodu, došlo je do značajnog intenziviranja bilateralne ekonomske saradnje dve države, čime su značajno doprinele aktivnosti mešovitog komiteta, čiji je predsednik srpskog dela mešovitog komiteta predsednik Vlade Aleksandar Vučić, a u ovom kontekstu, od posebnog značaja su i konkretne aktivnosti. Vlada Abu Dabija, Emirata, odobrila je Vladi Republike Srbije kredit i aranžman po preferencijalnim uslovima u iznosu od jedne milijarde dolara. Fond za razvoj Abu Dabi je odobrio zajam Republici Srbiji od 97 miliona dolara za finansiranje razvoja sistema za navodnjavanje. Vlada Republike Srbije i avio-kompanija „Etihad“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata su od 1. avgusta 2013. godine u Beogradu, potpisali ugovor o strateškom partnerstvu kojim je osnovana nova kompanija „AER Srbija“ Već nekoliko godina vojno-ekonomska saradnja ima tendenciju rasta. Fondacija Kalifa Bin Zaed Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, uskoro počinje sa finansiranjem izgradnje 50 kuća u području pogođenim katastrofalnim poplavama, u Republici Srbiji. Postoji interes Republike Srbije da sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dalje se razvija saradnja u oblasti vodenog i vazdušnog saobraćaja, kao i da se vrši plasman svih naših proizvoda, na novim tržištima, posebno na arapskom poluostrvu, a takođe i u Aziji. Značajno je u domenu informacionih tehnologija, Ujedinjeni Arapski Emirati, planiraju da otvore fabriku čipova u Republici Srbiji. S obzirom na navedene aktivnosti, kao i činjenicu da je Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata 9. juna 2014. godine, okončala svoje interne procedure, predlaže se zaključivanje sporazuma o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih specijalnih pasoša za dve zemlje, što je značajan korak u pravcu dalje liberalizacije viznog režima sa onim državama, izvan UN, sa kojima Republika Srbija želi da intenzivira bilateralnu saradnju. Gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, pred vama je danas i Predlog zakona o utvrđivanju Sporazuma Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane, potpisan u Beogradu 16. decembra 2013. godine. Stupanjem na snagu navedenog sporazuma, prestaje da važi Sporazum o saradnji u oblasti odbrane između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Italije, koji je potpisan u Rimu, 19. novembra 2003. godine i stvara se novi pravni osnov za saradnju Ministarstva odbrane, kao i za druge oblike saradnje u oblasti odbrane, za koje strane budu zainteresovane. Sporazum sadrži oblasti i oblike saradnje, odredbe o saradnji u oblasti odbrambenih materijalnih sredstava, odredbe o finansijskim pitanjima, odnosno troškovima, koji nastajutokom njegovog sprovođenja, kao i opšte odredbe, koje se tiču naknade štete i intelektualne svojine. Sporazumom su predviđeni načini na koji će se rešavati eventualni sporovi, izmene i dopune, način njegovog stupanja na snagu, period važenja i otkazivanja. Saradnja u oblasti odbrane sa Republikom Italijom, može se oceniti kao dobra sa mogućnošću daljeg intenziviranja i unapređenja. Težište oblasti saradnje, odnosi se na oblasti školovanja i usavršavanja, vojne saradnje, obuka specijalnih jedinica i obuka timova za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, saradnja u oblasti vazduhoplovstva, obaveštajnih izviđačkih delatnosti i oblasti vojne medicine. Imajući u vidu visok tehnološki nivo i širok dijapazon proizvoda italijanske vojne industrije, kao i naše potrebe u mogućnosti i istraživačke i razvojne i oblasti u proizvodnji sredstava NVO, postoji interes za unapređenje vojno tehničke saradnje sa kompanijama iz Italije. Za ostvarivanje pomenutih oblika saradnje, neophodno je zaključivanje opšteg ugovora saradnje u oblasti odbrane, kojim bi se navedena pitanja pravno regulisala u skladu sa Bečkom konvencijom, ugovornom pravu i Zakonom o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Izvolite. Hvala gospođo predsednice, poštovani gospodine ministre. Dame i gospodo narodni poslanici, Srbija je nadamo se nepovratno izašla iz perioda konfrontacija i sa okruženjem i sa zemljama Evrope i Sveta i konfrontacije na kraju sa samom sobom i verujemo i da i ovi predlozi sporazuma koje bi Skupština trebalo da potvrdi doprinosi uspostavljanju saradnje sa Evropskim zemljama u oblasti odbrane, tako da su ovi predlozi o kojima razgovaramo koje bi trebalo parlament da ratifikuje i u skladu sa poveljom UN, našim Ustavom, sa zakonima iz oblasti odbrane, a doprinose pre svega izgradnji poverenja, razumevanja i saradnje. Dakle, ovim sporazumom utvrđuju se i principi jednakosti, ravnopravnosti, reciprociteta, a ono što je posebno značajno i zajedničkih interesa. Osim toga, stvaraju i okvir za druge sporazume, s obzirom na to da je prvenstveni cilj predloženih zakona uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio saradnju strana ili njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane, zatim planiranja odbrane, vojno ekonomske - saradnje, vojno - naučne, vojnog obrazovanja, obuke a i učešća u mirovnim operacijama, kao i u drugim segmentima koji su od zajedničkog interesa. Dakle, u poslaničkoj grupi SPO – Demohrišćanska stranka Srbije, smatramo da je bezbednost naše zemlje i našeg naroda preduslov za ekonomski, privredni, kulturni razvoj i da je veoma značajno da imamo što veći broj prijatelja u okruženju, kao i među relevantnim državama u evropskim i svetskim okvirima jer smo videli kako su se u prethodnom periodu završile avanture kada smo bili bez prijatelja i kada smo se konfrotirali i kada smo bili u određenim periodima naročito u devedesetim godinama prošlog veka, u sukobu sa celim svetom, da su se odnekud pojavili vanzemaljci sa neke druge planete verovatno bismo i sa njima bili u sukobu, prosto to je bilo vreme kada su Srbija i svet bili dva sveta, kada nas je tadašnje rukovodstvo uveravalo da svi drugi idu pogrešnim putem i da srljaju, a da je jedino Srbija na pravom putu. Vraćamo se, i to je dobro, i mudrom vođenju politike kako je karakterisalo Kraljevinu Srbiju i kasnije novostvorenu zajedničku državu, najpre Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevinu Jugoslavije, baš onako kako je Nikola Pašić govorio da mi naš mali srpski brod moramo da privežemo uz neki veliki i siguran saveznički brod kako bismo prošli kroz sve oluje i nevremena. Mi ćemo ratifikovati sporazume iz oblasti vojne saradnje i sa zemljama koje su u EU, kao što su Italija i Poljska sa zemljama koje su poput Moldavije kandidati, ali i sa zemljama koje su na istoku kontinenta i koje imaju sopstvenu bezbednosnu politiku ili stvaraju vojno-bezbednosne saveze saobrazno svojim potrebama. Ovi su sporazumi značajni za unapređenje bilateralnih odnosa, dakle, naše zemlje sa svakom pojedinačnom zemljom, ali i za unapređenje bilateralne saradnje, ali i ukupne bezbednosti u Evropi pa i van Evrope. Veoma je značajno kada se u jednoj ovako osetljivoj oblasti kao što je odbrana potpisuju ovako značajni sporazumi, jer to je otvaranje vrata za sporazume iz oblasti privrede, ekonomije, trgovine, turizma, saobraćaja, nauke, obrazovanja i drugih oblasti. Što se tiče naše saradnje u oblasti odbrane sa Azerbejdžanom, ja bih rekao da je to pre nekoliko godina saradnja započeta od strane prethodne Vlade i što je sadašnja Vlada nastavila uspešno. Dakle, ovaj sporazum u oblasti odbrane je zapravo samo nastavak razvoja dobrih prijateljskih odnosa, a posebno posle usvajanja deklaracije o prijateljskim odnosima i strateškom partnerstvu dve države koje su u februaru prošle godine u glavnom gradu Azerbejdžana u Bakuu potpisali predsednici Tomislav Nikolić i Ilham Alijev. Osim toga, mi uvećavamo stalno spoljnotrgovinsku razmenu sa Azerbejdžanom i ona je za poslednjih pet godina čak tridesetak puta povećana. Osim toga, dobili smo kredit pod povoljnim uslovima od Vlade Azerbejdžana za izgradnju deonice puta od Ljiga do Čačka i njihova firma Azvirt realizuje te poslove i to je jedina deonica na Koridoru 11 gde nema kašnjenja, gde se radovi odvijaju po planu u toj dužini od 40 km na osnovu tog azerbejdžanskog kredita u iznosu od 308 miliona evra. Što se tiče saradnje sa Italijom u oblasti odbrane, ona je veoma značajna jer i prethodni sporazum se odnosio na saradnju Italije sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora i ovim je sporazumom predviđeno dalje unapređenje u oblasti vojnog školstva, vojne obuke, ABHO centara, vojno-ekonomske saradnje i bitno je da je saradnja u ovoj oblasti u stalnom usponu i to predstavlja i podršku Italije evropskim integracijama Srbije i to je i doprinos profesionalnom angažovanju pripadnika oružanih snaga Italije u sastavu KFOR. U ovom sporazumu je težište saradnje na školovanju, na usavršavanju naših kadrova, na obuci specijalnih jedinica, obuhvaćena je i oblast obaveštajnih i izviđačkih poslova, obuka timova za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava i sve to govori da je i vojno-obrazovna saradnja Srbije i Italije veoma razvijena, jer od 2005. godine 59 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije bili su na školovanju i usavršavanju u vojno-obrazovnim ustanovama Italije. Ono što vredi istaći jeste da su naši kadeti bili među najboljim stranim kadetima u italijanskim vojnim ustanovama, da su postizali uspeh koji je iznad proseka u odnosu na ostale kandidate, kako iz Italije, tako iz drugih zemalja. Dobro je što ovaj sporazum predstavlja jedan okvir za dalji razvoj saradnje, pogotovo što je naše ministarstvo izrazilo interesovanje da i u narednoj školskoj godini uputi pripadnike na generalštabno usvaršavanje u centre visokih studija odbrane u Rimu, zatim na kurseve za obuku za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava za pohađanje kurseva u oblasti civilno-vojne saradnje itd. Ministarstvo odbrane Italije je ponudilo usavršavanje na svim nivoima školovanja za pripadnike naših oružanih snaga, ali po principu reciprociteta i omogućeno je pripadnicima oružanih snaga Italije da se školuju na našim vojno-školskim ustanovama. Dakle, ovaj sporazum omogućava i vojno-medicinsku saradnju, kroz razmenu i školovanje vojnih lekara, omogućava uspostavljanje saradnje između centara ABHO koji se nalazi u Kruševcu, odakle je inače ministar, zatim intervidovkse škole, hemijske, biološke, radiološke, nuklearne zaštite oružanih snaga Italije, itd. Ministarstvo odbrane je zahvalno, to smo videli iz izjava predstavnika našeg ministarstva za ponudu od italijanske strane da pripadnici našeg ministarstva i Vojske Srbije mogu da izučavaju italijanski jezik u italijanskom kulturnom centru u Beogradu, a sve ovo omogućava intenziviranje vojno-ekonomske saradnje između dve zemlje i to sve omogućava integrisanje naše zemlje sa članicama EU na planu odbrane, a što omogućava integraciju i u drugim oblastima, a dobro je što vojska u tome prednjači. Pozitivne strane ovakvih sporazuma su što poverljivi podaci, vojne tajne ostaju zaštićene, nema dodatnih troškova za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije iz našeg budžeta. Ovo je odličan osnov i za razvijanje našeg odbrambenog sistema, za razmenu iskustava, za razvijanje namenske industrije, za osposobljavanje vojnog kadra, za modernizaciju sistema odbrane. Želim da ukažem i da je dobro što su ovi sporazumi brzo posle potpisivanja došli na usvajanje u Skupštinu. Ima sporazuma koji i po nekoliko godina čekaju da se nađu pred poslanicima, a ovi sporazumi su posle samo nekoliko meseci već došli u Skupštinu i moći će da se primenjuju. Iz svih navedenih razloga mi ćemo u danu za glasanje da podržimo predložene sporazume. Hvala.

Poštovani ministre, predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas zajednički jedinstveni pretres Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, zatim pet predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije, Vlade Ruske Federacije, Vlade Republike Italije, Vlade Republike Azerbejdžan, Vlade Republike Poljske i Vlade Republike Moldavije i krajnji Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija, koji obezbeđuje resurse prelaznim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu. Zaključivanje sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša predloženo je kao rezultat uzajamnog poštovanja i poverenja dve strane i sveukupno odličnih bilateralnih odnosa. Ovaj sporazum će svakako doprineti unapređenju privredne saradnje i proširenju sveukupne saradnje između Srbije i Emirata. S druge strane, treba reći da su do sada nedovoljno iskorišćene mogućnosti saradnje između Srbije i Emirata, Prostora za unapređenje ima u svim oblastima, a posebno u poljoprivredi, zatim energetici, novim tehnologijama, građevinarstvu, farmaciji i turizmu. Do 2012. godine obim saradnje između ove dve zemlje bio je dosta skroman i iznosio je 20 miliona evra, a sada govorimo o milijardama evra u zajmovima i investicijama. Da li, s druge strane, Emirati imaju interes da sarađuju sa Srbijom? Svakako da imaju interes da ulažu novac u Srbiju pre nego da čekaju, jer kada se ulaže u EU postoje procedure i regulatorne prepreke. Poslovanje sa Srbijom je u ovom trenutku znatno olakšano. Za Emirate ova veza sa Srbijom je ulaz na mala vrata u EU kojoj Srbija želi da se približi, kao i pristup nekada moćnoj vojnoj industriji. Isto tako, ovaj sporazum je usaglašen sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, nastavak započetog procesa liberalizacije viznog režima za nosioce pasoša izvan EU za koje postoji konkretan interes Republike Srbije. Sada, govoreći o pomenutim zakonima u oblasti odbrane, treba reći da je njihov prvenstveni cilj uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane. Govoreći o sporazumu sa Rusijom, cilj ovog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije je razvoj vojne saradnje, kao i razvoj celokupnih bilateralnih odnosa i mira i bezbednosti u svetu. Sporazum predviđa razmenu mišljenja, iskustva i informacije o pitanjima od zajedničkog interesa u vojnoj oblasti, razvoj veza u oblasti vojnog obrazovanja, vojne topografije, vojne kartografije, vojne istorije i medicine i vojne kulture i sporta. Osim toga, predviđena je i razmena iskustva iz mirovnih misija pod okriljem UN. Implementacija ovog sporazuma, pored razmene posete zvaničnih delegacija na različitim nivoima, podrazumeva, između ostalog, posetu vojnih avijacija i grupa pilota, učešće strana u vojnim vežbama na poziv partnera, ali njihovo prisustvovanje u svojstvu posmatrača, razmena iskustva u pravnim stvarima i druge oblike saradnje. Dve važne tačke dogovora su jačanje saradnje u oblasti vojne industrije, kao i mogućnost obuke oficirskih kadrova u ruskim ustanovama i njihovo učešće u raznim vežbama. S druge strane, kada govorimo o privrednoj saradnji između Srbije i Rusije, treba najpre reći da ova saradnja postoji čitavih 120 godina, da je Srbija prvi kredit od Rusije dobila još davne 1867. godine. Govoreći o ovom zakonu, treba reći da ekonomsku saradnju Srbije i Rusije odlikuje i duga tradicija, snažan napredak prethodnih godina i izvanredna perspektiva za neki naredan period. Što se tiče Italije i Srbije, cilj ovog sporazuma je saradnja u oblasti odbrane i to: planiranje odbrane, vojno-ekonomska, vojno-naučna saradnja, vojno obrazovanje i obuka, mirovne operacije, kao i drugi segmenti od zajedničkog interesa. Saradnja u oblasti odbrane između Srbije i Italije treba oceniti kao razvijenu, uz prostor za dalje unapređenje. Posebno treba istaknuti profesionalno angažovanje pripadnika oružanih snaga Republike Italije u okviru jedinica KFOR-a na Kosovu i Metohiji, a posebno to što čuvaju srpsku kulturnu baštinu – manastire Dečani i Pećku Patrijaršiju. Što se tiče Azerbejdžana, Sporazum između Srbije i Azerbejdžana stvara formalno-pravni okvir za dalje unapređenje vojno-ekonomske, vojno-obrazovne i vojno-medicinske saradnje. Vojna saradnja dve države unapređena je i zajedničkim učešćem na vojnim vežbama koje doprinose operativnim i funkcionalnim sposobnostima Vojske Srbije. Posebno treba istaknuti čvrstu i principijelnu podršku koju Azerbejdžan pruža u legitimnoj borbi Srbije za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta na području Kosova i Metohije. Što se tiče Poljske, kao težišna oblast saradnje propisali su se vojno-obrazovna saradnja, vazduhoplovna saradnja, vojni arhivi i verska služba. Isto tako, treba iskoristiti iskustva Poljske u vezi sa bezbednosnim i odbrambenim aspektima, uključivanje u EU i razmenu iskustva u oblasti učešća u multinacionalnim operacijama. Svakako treba pohvaliti profesionalno angažovanje pripadnika poljskih snaga u sastavu KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Što se tiče Sporazuma sa Moldavijom, predloženi Sporazum omogućava saradnju u oblasti odbrane, planiranje odbrane, vojno-ekonomska saradnja, vojno-naučna saradnja, zatim vojno obrazovanje i obuka i mirovne operacije, kao i drugi segmenti od zajedničkog interesa. Ovim sporazumom stvoreni su svakako uslovi da se u narednom periodu preduzmu neophodne mere za razvijanje bilateralne vojne saradnje i jačanje partnerskih i prijateljskih odnosa. Na samomkraju, govoreći o Predlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i UN, koji obezbeđuje resurse prelaznim snaga UN u Libanu, vrlo kratko ću reći da, uzimajući u obzir sve veći broj kriznih žarišta i oružanih konflikata u svetu, multinacionalne operacije imaju sve veći značaj zbog poštovanja vladavine prava, koja je od ključnog značaja za održanje mira i bezbednosti u svetu. Poslanička grupa Jedinstvene Srbije podržaće ovaj predlog zakona, jer angažovanje pripadnika Vojske u multinacionalnim operacijama Republike Srbije jasno pokazuje da je aktivan činilac očuvanja mira i bezbednosti u svetu.

Izvolite. Hvala, gospođo predsednice. Poštovani ministre, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je set zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i vlada Poljske, Italije, Ruske Federacije, Republike Moldavije, Azerbejdžana, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i UN, koji obezbeđuje resurse prelaznim snagama UN u Libanu. Cilj ovog zakona ili sporazuma je da se na najvišem mogućem nivou postavi vojno obrazovanje i obuka, da se odbrambena i bezbednosna politika pojača, da se u vojnoekonomskoj i naučno-tehničkoj saradnji uspostavi što bolja saradnja.

Podsetiću vas da je za vreme dok je Boris Tadić bio savezni ministar odbrane, potom i predsednik Srbije, započeta sveobuhvatna reforma odbrane koja je završena profesionalizacijom oružanih snaga 2011. godine. U svemu tome je učestvovao i ministar u to vreme, gospodin Šutanovac, tako da je Vojska Srbije postala uređena po ugledu na najmodernije vojske u svetu, što joj je omogućilo da učestvuje u misijama UN i EU, budući da je Srbija postala spremna da odgovori na sve izazove koji stoje pred njom. U to vreme potpisani su bilateralni sporazumi u oblasti odbrane sa preko 50 zemalja, a u okviru tog broja, sa svim zemljama u regionu, izuzev Albanije. Tu je najznačajniji sporazum sa Hrvatskom, imajući u vidu da smo sa Hrvatskom bili u ratu i da je to dalo veliki doprinos u normalizaciji odnosa i procesu pomirenja u regionu. Ne mogu a da ne spomenem neke sporazume koje smo postigli, pre svega, saradnja sa Nacionalnom gardom Ohaja, koja danas učestvuje u obučavanju naših vojnika u bazi Jug u Bujanovcu, gde se vrše pripreme za učešće u mirovnim misijama. Takođe, imajući u vidu da je naš sanitetski tim jako cenjen i prepoznatljiv u svetu, ne mogu da ne istaknem da je to doprinelo i formiranjem univerziteta odbrane i formiranjem medicinskog fakulteta na VMA, gde obrazuju naše lekare i oficire u tim sanitetskim timovima. Po prvi put je ostvareno učešće u misijama EU u Africi, što je od posebnog značaja za Srbiju na njenom putu ka ulasku u EU, budući da na ovaj način Srbija preuzima obaveze i zajedničke i bezbednosne i odbrambene politike EU. Ohrabruje i činjenica o spremnosti Srbije za učešće njenih vojnika u Misiji EU u Maliju. Za vreme ministrovanja Borisa Tadića i ministrovanja gospodina Šutanovca, višestruko je uvećano učešće Vojske Srbije u misijama UN. Posebno je bitna činjenica da smo upravo u tom periodu po prvi put imali u tim misijama vojnike sa oružjem. Do tada smo u misijama učestvovali kao posmatrači u okviru sanitetskih timova. Za vreme Vlade Mirka Cvetkovića, u kojoj sam i sam učestvovao, doneti su mnogi zakoni kojima su stvoreni pravni okviri za učešće naše vojske u multinacionalnim operacijama, kroz koje se ostvaruje odbrana zemlje, ispunjavaju međunarodno prihvaćene obaveze, koje proizilaze iz obaveze Republike Srbije u UN i drugim međunarodnim organizacijama. Takođe, učešće Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u UN i EU u međunarodnim bezbednosnim snagama je važan segment spoljne politike Republike Srbije koji uveliko doprinosi da se Srbija kao članica UN i partnerstva za mir tretira kao ravnopravni partner koji aktivno doprinosi miru i stabilnosti u svetu. Jako nam je drago da ste prepoznali ovakvu politiku i da ste nastavili kontinuitet ovakve politike, na čemu smo vam zahvalni. Očekujemo da u budućnosti nastavite sa izvršavanjem obaveza i zadataka koji se postavljaju pred našu vojsku.

Mislim da je neophodno da se javnost upozna sa realizacijom planova koji su najavljeni 2012. godine o nabavci vazduhoplova i sistema PVO od Ruske Federacije, kao i ruskoj podršci našem izvozu naoružanja i vojne opreme na treća tržišta. S tim u vezi je i pitanje – da li je rešen problem nabavke akumulatora za naše migove? Još jedno pitanje, verujem da ćete moći odmah da mi odgovorite, što se tiče Misije u Libanu. Svi znamo da trenutno imamo 143 pripadnika koji su angažovani u Libanu. Ovim sporazumom je predviđeno 185. Kada i da li će biti povećanja tog broja? Hvala.

Gospodine ministre, moram da priznam da je predlog današnje ratifikacije sporazuma u oblasti odbrane za mene muzika za uši.

Ono što je rečeno, a posebno želim da naglasim, to je da Srbija danas i po našim strategijskim dokumentima i po ugovorima o saradnji nema neprijatelje. Zemlje sa kojima smo bili u ratnim sukobima su danas zemlje koje su potpisale sporazum u oblasti odbrane sa Srbijom i to je izuzetno važno, imajući u vidu da je Srbija praktično tog 5. oktobra bila isključena iz UN i nije imala nikakvu mogućnost saradnje i bila prokužena u međunarodnoj zajednici. U međuvremenu, danas sa ovim sporazumima možemo da kažemo da praktično od Indonezije, Kuvajta, preko Iraka, Turske, gotovo cela Evropa, uključujući Rusku Federaciju, je potpala pod ugovore koje danas Ministarstvo odbrane ima sa tim zemljama. To je izuzetno važno iz više razloga. O vojnom aspektu saradnje, o kojem ste pričali, neću da govorim, ali želim posebno da naglasim jedan izuzetno važan aspekt saradnje koji mora da se nastavi na način na koji je vođen do 2012. godine, a koji danas nije na tom nivou. Znam da je stav ove Vlade da sve što ne valja se pripisuje Vladi do 2012. godine, sve što valja je vaš rezultat rada, ali statistika pokazuje da vojno-privredna saradnja i proizvodnja u našoj namenskoj industriji je u blagom opadanju, u nekim fabrikama u velikom opadanju. Drago mi je da ste prisustvovali otvaranju fabrike čiji kamen temeljac sam ja postavio. Ako pogledate analizu sporazuma koji su potpisani i analizu izvoza naoružanja i vojne opreme u proteklim godinama, videćete da upravo sa porastom tih sporazuma imamo i porast izvoza naoružanja i vojne opreme, odnosno onoga što proizvodi naša tzv. namenska industrija. Srbija je izvozila oko 75 ili 77 miliona dolara. U poslednje tri godine vlasti, bivše vlasti, mi smo izvozili oko 250 miliona dolara. Glavne zemlje kupci i zemlje sa kojima smo sarađivali su upravo zemlje sa kojima imamo potpisane ugovore o saradnji, a siguran sam da država Srbija nema nijedan pojedinačni veći ugovor nego što ima, recimo, sa Alžirom ili sa Irakom, a verujem da ćemo imati sa Azerbejdžanom. Očekujem da se saradnja nastavi sa Kuvajtom. Raduje me mogućnost saradnje koja je u neko ranije vreme postojala, ali zbog toga što su Emirati među prvim zemljama … zaliva koji su priznali Kosovo i Metohiju, a mi smo nažalost u to vreme praktično prekinuli sa njima saradnju, kao i sa Kuvajtom, i nismo izvršili saradnju na način na koji vi to radite sada. Svakako vam na tome čestitam, ali mislim da morate obratiti pažnju da nije dovoljno potpisati samo sporazume, već morate, gospodine ministre, naći način i sredstva i vreme, sesti u prevozno sredstvo koje god da je i obići te zemlje, jer to su zemlje u koje Srbija danas, upravo zahvaljujući vašoj agilnosti, treba i može da izvozi naoružanje, odnosno vojnu opremu. Ovo govorim zato što mislim da nismo svesni ukupnog kapaciteta naše odbrambene industrije. Često kada govorimo o bilateralnim saradnjama i kada govorimo o privredi zanemarujemo nešto što je naš verovatno najveći izvozni proizvod, a to su proizvodi namenske industrije. Najveći deo tih proizvoda u nekim fabrikama, kao što je „Prvi Partizan“, mislim da se čak i preko 90% upravo izvozi. Izvozi se na strano tržište, pogotovo zapadne Evrope i Amerike i to svakako mora da se podrži.

Često govorimo o tome da je to tradicija srpske Vojske, da smo mi u davnim vremenima imali izuzetno visoko učešće u tim operacijama, ali nažalost zaboravljamo da Srbija u ovom kapacitetu postoji od 2007. godine, Ministarstvo odbrane, i da smo praktično 2007. godine pionirskim putem se vraćali na tu poziciju. Danas je Srbija, zahvaljujući tim ugovorima, koji su potpisani u neko prošlo vreme i danas, jedna od 10 najvećih izvoznika bezbednosti u svetu.

Podsetiću da najveća pomoć koja je stizala u našu zemlju kroz donacije, najveća pomoć koja stiže kroz donacije Ministarstvu odbrane, stiže od onih zemalja sa kojima Srbija ima najbolju vojnu, odnosno saradnju u oblasti odbrane.

Žao mi je što ponekada kritikujete prošlo vreme na koje se naslanjate i koristite najbolje delove tog vremena da biste promovisali sistem, ali mislim da ćete prevazići te dečije boginje. Duboko smo ubeđeni da ukoliko se nastavi na ovakav način, na temeljima koji su postavljeni od 2007. godine i nešto ranije, sistem odbrane će moći da napreduje. Jako je važno da se posvetite tom delu vojno-privredne saradnje. Verujem da ukoliko to budete radili da ćemo ponovo uspeti da napravimo izuzetno velike ugovore, kao što su bili sa Irakom, sa Alžirom. Molim vas, što se kaže, pokrenete što je moguće pre, jer fabrike namenske industrije u poslednje vreme nisu u stanju u kakvom su bile pre par godina. Podsećam vas, kada sam postao ministar odbrane 2007. godine, neposredno pre toga u „Krušiku“ su radnici štrajkovali glađu, a onda su imali ugovor veka, onda su izvozili za Irak, onda se funkcionisalo maksimalno. Danas je u „Krušiku“ ponovo problem. Danas u fabrikama namenske industrije ljude vraćaju kući, odnosno privremeni i povremeni poslovi na kojima su radili se polako gube. Na vama je da pokušate, a mi smo tu da vam pomognemo, da vratimo tim fabrikama osmeh i da vratimo radnike u fabrike, da proizvode i da se ta roba izvozi. Još jednom da kažem, ovo je izuzetno dobra stvar koja se danas ovde razmatra. Duboko verujem da će sve vlasti, buduće, na ovaj način posmatrati vojnu saradnju. Imao sam lično, za razliku od vas, izuzetno puno problema kada smo ovde verifikovali sporazum o saradnji u oblasti odbrane sa Hrvatskom. Bili smo napadani od strane onih pripadnika sadašnje stranke kod vas koji su tada bili u drugoj stranci. Oni tada nisu imali razumevanja. Prihvatamo one ljude koji su ustanovili svoje greške i podržavamo svaki napor da u sistemu bude bolje.

Gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, tačno je gospodine Šutanovac, vi ste 27. aprila 2012. godine u predizbornoj kampanji postavili taj kamen temeljac, ali ja nisam otvarao nikakvu fabriku. U „Prvom Partizanu“ sam bio u jednoj redovnoj poseti i mogu vam reći da su značajni rezultati „Prvog Partizana“ u protekle dve godine. To se vidi iz njihovih bilansa, tako da pokrivaju gubitak iz 2009. i 2010. godine, jer su tada prikazali gubitak. Što se „Krušika“ tiče, „Krušik“ je, tu moramo biti otvoreni, ušao u problem onog trenutka kada je počelo političko zapošljavanje u toj fabrici, a ne više na način kada imaju posao da prime ljude na privremene i povremene poslove. Tamo je 1.500 stalno zaposlenih radnika i imaju dobre ugovore i, na njihovu sreću, veliku razliku u ceni sa tim ugovorima sa tim zemljama trećeg tržišta. To je odgovor gospodinu Bogdanoviću u jednom delu njegovog pitanja. Naravno, loša privatizacija jednog dela „Krušika“ je dovela da ovaj deo namenske proizvodnje ima velikih problema, ali očekujemo da u narednom periodu, sa jednom značajnom pomoći, koju možemo mi kao Ministarstvo odbrane da im pružimo, naravno i SDPR, oni polako počnu da izlaze iz tih problema. Što se tiče Azerbejdžana, danas je stigao poziv Ministarstvu odbrane za zvaničnu posetu od 11. do 13. avgusta tekuće godine. Očekujemo značajnije ugovore u narednom periodu sa njima.

I vojno medicinskih postrojenja i ostalih stvari koje su potpisane u prethodne dve godine. Što se Kuvajta tiče, podsetiću vas da je tada vaš jedan pomoćnik, gospodin Šutanovac, a kasnije ministar spoljnih poslova, napravio jedan diplomatski skandal sa ambasadorom Kuvajta koji je dolazio i tražio da sa Ministarstvom odbrane i namenskom industrijom ima značajnije poslove, a vi odlično znate o kome govorim. Što se tiče Partnerstva za mir, gospodine Bogdanoviću, od 2003. godine imamo, na prošloj sednici Skupštine sam sa jasnim podacima izašao pred vas narodne poslanike… Najviše je bilo 2013. godine, i to svake godine raste, 394 pripadnika Vojske Srbije je bilo poslato u mirovne operacije širom sveta u 13 mirovnih misija. U 2014. godini očekujemo da taj broj bude u svim rotacijama preko 420. Kada pitate zašto je u Libanu odobreno od strane Narodne skupštine 185, imamo 185, imate u materijalu, 143 pripadnika čete koji su otišli pre nepunih mesec dana. Imamo i motorna vozila poslata tamo zajedno sa oficirima, tako da izlazimo na ovaj broj. To je ukupno 185 zajedno sa tehničkim osobljem koje ide. To imate u materijalu koji vam je dat. Slažem se sa vama da ćemo tu vojnu industriju na mnogo drugačiji način, nego u prethodnom periodu, kako je bila tretirana, kao Ministarstvo odbrane da pomognemo. Što se tiče akumulatora za naše migove, po nalogu predsednika Rusije gospodina Putina, na predlog ministra odbrane gospodina Šojgua, potpisan je ukaz da Vojska Rusije pokloni dva akumulatora. Trebali su da stignu još prošle nedelje, ali dobićemo od njih ta dva akumulatora za naše migove 29. Da ne bude zabune, ovo je više na prijateljskoj i ličnoj osnovi i odnosima koje mi gradimo sa našim partnerima u Ruskoj federaciji, to ne znači da naši, kako je bilo priče u javnom mnjenju, vazduhoplovi stoje prizemljeni. Nemamo mi samo migove 29. Poštovani narodni poslanici saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.

Ali ne vidim šta je bilo uvredljivo, kada je rekao da se slaže sa vama.

Ako pogrešno protumači, rekli ste. Zašto morati biti uvredljivo da bi neko polemisao. To je praksa koja Stvarno nisam učestvovala, niti sam bila poslanik u pisanju Poslovnika, tako da ne mogu da vam odgovorim na to što piše u članu 104. Nama je to jako važno. Gospodine ministre, kako ste krenuli da je ministar odbrane Šojgu obratio se Putinu, predsednik Putin doneo ukaz, ja sam mislio jedno šest MIG 29 novih dolazi u Beograd i mi danas možemo da kažemo, dobili smo donaciju vrednu pažnje. Na žalost, te akumulatore ako sam dobro razumeo, dobijamo kao poklon. To su dva akumulatora, to je verovatno manji poklon, ako može da se kaže stostruko nego što dobijamo od Kine, recimo na godišnjem nivou pomoć koju oni daju. Zahvalni smo za dva akumulatora, ali ne mislim da je to nešto što sada treba ovde da pominjemo kao veliku stvar. S druge strane gospodine ministre, vidite u mom mandatu za pet i po godina jedini direktor koji je smenjen je bio direktor „Slobode“ u Čačku zbog loših rezultata rada. Svi direktori namenske industrije su bili nasleđeni, uključujući i Davidovića, koji je bio postavljen u vreme DSS. Ne postoji ni jedan direktor koji je bio partijski, ali ni jedan, niti postoji partijsko zapošljavanje. Spreman sam da sa vama zajedno sednemo sa svim direktorima i da pitamo ko je to partijski zaposlen i gde. Činjenica jeste da sada postoji sumnja ili informacija da sadašnji direktor „Krušika“ ima neke rodbinske veze sa predsednikom Republike. Nisam učestvovao u tome, ne znam, ali kažu da su bliski neki rod, da li preko žene Sumnje ne iznosimo. Ali kako god, hoću da vam kažem drugu stvar. Ako neka fabrika radi dobro, a vi smenite direktora, ona počne da radi loše. Onda ne možemo da optužimo bivšu vlast. Krušik“ je u velikom problemu, „Sloboda“ u Čačku kreće u problem. Imamo sreće Lučani funkcionišu, ali i njima nije baš. Ali 20 sekundi ste mi uzeli na početku. Dve minute i 11 sekundi. Izvolite. Gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, bez namere da ulazim u polemiku oko toga, ogradio sam se malo pre da su ti akumulatori nešto što možemo da uzmemo sa bilo kog kamiona i stavimo. Vi to najbolje znate, da je vrednost tih akumulatora blizu 100.000 evra, da se radi o specijalnim akumulatorima i na naš zahtev i Ministarstva odbrane prilikom zadnje posete moje Rusiji obratio sam se ministru odbrane Šojguju sa zahtevom i sa molbom da nam se pomogne da rešimo taj problem zbog procedura i njihovih i naših koje traju jako dugo, a istekli su nam resursi. Na njegov zahtev, naravno ne može i on, kao što ne mogu ni ja kao ministar odbrane da otuđim bilo koje sredstvo Vojske Srbije tek tako. To nisu ni čamci, ni brodski motori ni bilo šta drugo, ni tenkovi da se istope, nego prosto mora da ima neki red. Predsednik je to odobrio. Kada budu došli i novi avioni, gospodine Šutanovac, tih novih šest, a tema je taj robni kredit sa Ruskom Federacijom koji je započet pre dve godine, sigurno da ćete biti u jednom da se provozate kao bivši ministar i par sati njihovih resursa potrošimo, da odemo na neku lepu žurku, koju možemo da napravimo tom prilikom. Nadam se ministre da vaš poziv važi za sve poslanike, da ne bi bilo diskriminacije. Poštovana predsednice, uvaženi ministre, članovi Vlade, drage kolege, ponovo se događa ono što je čest slučaj u diskusijama kada imamo objedinjene tačke dnevnog reda, koje reklo bi se nisu posebno zanimljive za javnost, ali možemo da iskoristimo za dnevnu i ličnu promociju. Učinilo mi se, moguće je da grešim da je nezgodno da neke svoje uspehe komentarišemo isključivo kao uspehe jednog velikog sistema, kako pre i posle nas ništa ne valja. Mislim da jedan veliki sistem kao što je Ministarstvo odbrane niti počinje niti se završava samopozicioniranjem određenog čoveka koji vodi taj sistem. Obaveza svih nas, koji smo ranije a i ubuduće da budemo na čelu velikih sistema i da ih unapređujemo samo onoliko koliko to naše mogućnosti dozvoljavaju i mogućnosti sektora koji vodimo. U cilju racionalizacije vremena i sredstava koji se koriste za svako održavanje sednice plenuma skratila bih ovu diskusiju i naglasila da su ovo tipski sporazumi, ali ne tipski u smislu da je umanjen njihov značaj, nego jednostavno na ovaj način ono što je urađeno svuda u svetu tako i mi pokušavamo da sada uradimo u Srbiji i da nam sistem bude što konkretniji i što efektniji. Ovim sporazumima koji se nalaze pred nama danas pokušavamo da ostvarimo jedan cilj, a to je da uspostavimo jedan pravni okvir koji bi omogućio saradnju ugovornih strana i nadležnih organa u oblasti odbrambene i bezbednosne politike i vojnog obrazovanja, obuke i vojnoekonomske i naučnotehničke saradnje, naravno i u vojnoj medicini i veterini kao i u drugim oblastima od zajedničkog interesa. Kada govorimo o predlozima zakona kojima ćemo potvrditi sporazume između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane, treba reći da je ovaj sporazum potpisan 4. decembra 2013. godine i svi ovi sporazumi su potpisani u prethodnih godinu dana. Ovim sporazumom se stvara pravni osnov za saradnju ova dva ministarstva odbrane, kao i za druge oblike saradnje u oblasti odbrane za koje obe strane budu zainteresovane. Ovaj sporazum sadrži odredbe oblastima saradnje, godišnjem planu bilateralne saradnje, o razmeni podataka, o troškovima tokom njegovog sprovođenja, kao i opšte odredbe koje se tiču naknade štete. Sadrži i odredbe o medicinskoj zaštiti, o načinima na kojima će se eventualni sporovi rešavati i odredbe o izmenama i dopunama i načinu o njegovom stupanju na snagu, periodu važenja, otkazivanja. Kao što rekoh na početku, to je jedan tipski sporazum i jeste okvirna saradnja.

Naredni sporazum, sa Italijom koji je potpisan u decembru 2013. godine poništava prethodni sporazum koji je između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Italije potpisan u Rimu u novembru 2003. godine, tako da ovim takođe dobijamo jedan novi pravni osnov za saradnju između ova dva ministarstva. Sporazum sa Vladom Ruske Federacije o vojnoj saradnji potpisali smo takođe prošlog novembra i on kao i prethodni sporazum definiše i cilj i osnovne pravce u kojima će se razvijati vojna saradnja u narednom periodu između ove dve zemlje. Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane je potpisan u februaru ove godine. On takođe ima tipske forme o kojima smo do sada govorili. Sporazum sa Poljskom je takođe o saradnji u oblasti odbrane koji je potpisan u junu 2013. godine. Ovim sporazumima se svakako kao što su i kolege ranije spominjale, unapređuju bilateralni odnosi između dve države, naravno mir i bezbednost u svetu. Mislim da u ovom periodu i naše Ministarstvo odbrane a i mnoga druga ministarstva, kada smo okrenuti procesu evropskih integracija, jedan od prioriteta jeste unapređenje i modernizacija svih vrsta saradnje, a posebno međunarodne bilateralne, multilateralne saradnje i ovo jeste jedan značajan doprinos tome. Takođe, u prilog toj priči, Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih i specijalnih pasoša. Dakle, dodatak toj celoj priči i našim naporima da unapredimo međunarodnu saradnju u svim oblastima. Zaključivanje bilateralnih sporazuma u međudržavnim odnosima kojim se ukidaju vize se smatra značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje i u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnog interesa i značaja.

Poštovana predsednice, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SPS svakako će podržati sve predložene zakone o potvrđivanju navedenih sporazuma. U ime poslaničke grupe SPS mogu da izrazim veliko zadovoljstvo da ovde u Narodnoj skupštini, kao i uvek, i prošli put kada ste nedavno ovde bili, imamo visoko saglasje oko svih ovih pitanja, što znači da smo na jednom nivou svesti o tome da su ovo veoma značajna pitanja koja idu u korist Republike Srbije, u sklopu onoga što su međunarodni odnosi i saradnja sa međunarodnom zajednicom. Naravno i hvala bogu da je Srbija izašla iz velikih problema i iz perioda konfrontacija i nesporazuma sa međunarodnom zajednicom. Ne bih o toj konfrontaciji i o tim nesporazumima pričao, ali svakako da je splet okolnosti učinio da postoji možda i objektivni razlog za raskorak koji je bio u prošlom vremenu između Srbije i međunarodne zajednice. Dakle, pitanje je da li bi, na primer, Rambuje, da se prihvatao u ono vreme, onako kako je tada predlagano, da li bi danas imali jednu dobru i perspektivnu poziciju za Srbiju, koja traži svoje mesto u okviru međunarodne zajednice kao samostalna država, sa punim suverenitetom, sa onim što je njena perspektiva, itd. Nije mi namera da o tim aspektima pričam, ali, jednostavno, danas imamo jednu drugu poziciju – da Srbija ima puno prijatelja u svetu među zemljama međunarodne zajednice, a želim da kažem da je svakako politika SPS, a naročito od vremena kada je ušla u vlast, od 2008. godine, na čelu sa Ivicom Dačićem, dala veoma značajan doprinos drugačijim odnosima i prevladavanju nesporazuma sa međunarodnom zajednicom. To je rezultat vladajućih koalicija koje su u to vreme bile na vlasti u Srbiji od 2008-2012. godine, sa Demokratskom strankom, a onda od 2012-2014. godine, do izbora, kada je Ivica Dačić bio premijer, svakako je dao značajan doprinos tome, zajedno sa SNS. Evo i danas, za vreme Vučićeve Vlade, od ove godine, SPS je takođe na istom tom kursu građenja dobrih odnosa i nalaženja načina da uđemo u EU, da budemo ravnopravan član EU, nadamo se u neko dogledno vreme, i respektibilan činilac u međunarodnoj politici na međunarodnoj političkoj sceni.

Svakako da je reč o proevropskoj politici i mi danas kao zemlja smo poželjan partner u međunarodnoj zajednici u okviru međunarodne saradnje. Značajan doprinos ovakvom jednom kursu i ovakvoj jednoj saradnji sa međunarodnom zajednicom svakako je dala i politika u oblasti odbrane za koju je nadležno pre svega Ministarstvo odbrane u onom operativnom smislu. Inače, Vlada je ta koja stoji iza spoljne i unutrašnje politike, ali resor odbrane je svakako imao značajnog uticaja u tom pravcu, kažem, još iz ranijeg perioda, a naravno i danas resor odbrane, koji vi vodite, gospodine ministre, je na tom kursu. Socijalistička partija Srbije svakako to podržava. Takođe značajan doprinos je ona politika koja se vodila u oblasti bezbednosti i suzbijanja kriminala, naročito onog međunarodnog formata i tu su brojni sporazumi koji su u ranijem periodu, pa i danas se zaključuju, kao i u mnogim drugim oblastima.

Mislim da ništa prirodnije nema od potvrđivanja jednog takvog sporazuma, jer smo mi svedoci da imamo izvanredne odnose sa UAE, koji postoje iz ranijegvremena, ali svakako da je danas na većem i zavidnijem nivou zahvaljujući onome što je politika današnjeg aktuelnog premijera Aleksandra Vučića. Dakle, imamo brojne projekte i saradnju sa ovom zemljom, primera radi, o onome što su značajne investicije, „Etihad“, pa onda „Beograd na vodi“ koji je aktuelan ovih dana i koji će biti naravno još aktuelniji u smislu realizacije takvog jednog krupnog projekta koji će omogućiti razvoj građevinske industrije, ali i mnogih drugih oblasti, veliko zapošljavanje i otvaranje jedne bolje perspektiveu oblasti privređivanja i ekonomije. Takođe, na dnevnom redu imamo i zaključivanje, odnosno potvrđivanje sporazuma u oblasti odbrane sa Italijom, Republikom Poljskom, Ruskom federacijom, Moldavijom i Azerbejdžanom. Veoma je značajno da u toj saradnji se ustanovi i ozakoni jedan pravni okvir koji omogućava planiranje odbrane, vojno-ekonomska saradnja koja je veoma značajna, gde možemo da ostvarimo značajan profit i značajne rezultate u onome što je i proizvodnja i rad namenske industrije u tim odnosima i izvoz itd, zatim, vojno-naučna saradnja je takođe značajna, obrazovanje, obuka i najzad mirovne operacije koje takođe predstavljaju značajnu sferu u onome što je širenje dobrog glasa, da tako kažem, o Srbiji. Zapravo, preko ove oblasti odbrane itd, mi utiremo i nalazimo put za druge saradnje sa mnogim zemljama iz međunarodne zajednice. Zadovoljstvo je da možemo pozitivno da ocenimo ono što je politika u oblasti odbrane Republike Srbije, u onome što je saradnja sa međunarodnom zajednicom, i ja se nadam da će se ona i dalje unapređivati, a SPS i u konkretnom slučaju naša poslanička grupa će uvek podržavati jednu takvu politiku, a u ovom slučaju podržaćemo sve predložene zakone o potvrđivanju ovih sporazuma. Zahvaljujem.

Gospodine ministre, postoje dani kada je zaista veliko zadovoljstvo zaista biti narodni poslanik. Vojska Srbije po istraživanju javnog mnjenja, po reformama koje je sprovela unutar same sebe je sigurno institucija koja uživa najveće poverenje među građanima Srbije, institucija koja kada pogledate objektivno šta je uradila, opet zaslužuje najveće poverenje. Tradicija oslobodilačkih ratova vojske Srbije je zaista velika. Meni je drago da se svi narodni poslanici, moje kolege, sa puno poštovanja odnose pre svega prema toj instituciji i sa puno razumevanja podržavaju politiku koja je nastavak politike koja je ustanovljena posle petog oktobra. Vi znate, gospodine ministre, da smo mi vrlo korektno sarađivali i sarađujemo, da smo zajedno bili na prošlim izborima upravo zbog toga što su mnoge nade koje su trebale i reforme da se sprovedu, i da se unapredi život građana posle petog oktobra, izneverene. Ali, u ovoj oblasti, ne. Mislim da ćemo svi uraditi nešto dobro za našu političku scenu ako ono što je zaista bilo dobro, bez obzira ko je bio promoter te politike, kažemo da je dobro, i ako, bez obzira ko je promoter loše politike, kažemo da je nešto loše zato što je objektivno loše. Zbog ovih niza bilateralnih sporazuma, jednog memoranduma o razumevanju sa UN, pre svega Republika Srbija će imati dvostruku korist. Korist je i privredna i ekonomska i turistička i vojna i bezbednosna. Mi smo kao Narodna skupština izglasali mnoge akte, strategiju odbrane, strategiju bezbednosti, i sve ovo što je danas na dnevnom redu je u duhu tih strategija i u duhu nove politike. Kao potpredsednik SPO, narodni poslanik, koji nastupa ispred stranke koja je devedesetih kritikovala određenu vrstu politike u javnosti je to na pogrešan način tumačeno, kao da SPO ima nešto protiv tadašnje vojske. Vojska je čak i devedesetih u okviru svojih nadležnosti uradila sve što je trebalo. Druga je stvar šta je bila politika Vlade i politika zvaničnog državnog vrha, a vojska po Ustavu mora da sluša odluke Vlade. ono protiv čega smo bili to su para-vojne formacije i mnogi kriminalci koji su oblačili uniformu ili stavljali kapu Vojvode Stepe, ali nisu imali ni glavu Vojvode Stepe, ni obrazovanje Vojvode Stepe, ni patriotizam Vojvode Stepe, ni odnos prema neprijatelju Vojvode Stepe i zbog toga smo platili jednu užasnu cenu i danas to treba otvoreno reći. Srbija sa nizom bilateralnih sporazuma unapređuje sve vidove saradnje sa zemljama potpisnicama tih sporazuma. Opet, devedesetih je išla jedna pogrešna matrica. Smatralo se da se Beograd brani u Kninu, a mi smo jedni od retkih koji su zagovarali politiku da se Knin brani u Beogradu. Na koji način? Pre svega diplomatijom, vojnom diplomatijom i ovakvim oblicima saradnje. Nažalost, kada smo to shvatili bilo je za mnoge stvari kasno. Treba pomenuti i zaista veliki ugled koji pripadnici vojske Srbije imaju i u međunarodnoj zajednici i sa svim zemljama sa kojima imamo dobru bilateralnu saradnju. Čak i 1999. godine, kada smo se sukobili sa najvećom vojnom armadom sveta od kako je sveta i veka, pripadnici tada neprijateljskih vojski su imali neviđen odnos poštovanja prema hrabrosti i prema junaštvu srpskih oficira i srpskih vojnika koji su to tada iskazali. Ono što je i gospodin Šutanovac spomenuo, vi ste to komentarisali, pre svega očekujemo veće upošljavanje naše namenske industrije. Ono je zadnjih godina, posle nekoliko godina jedne stagnacije, bilo u konstantnom usponu i na vama je jedan i lak i težak zadatak. Lak je što treba da nastavite tu vrstu politike, a težak je zadatak zaista što je ta vrsta saradnje jako specifična, jako složena i treba da se složi niz činilaca da bi se ona u potpunosti unapredila i bila onakva kakva mi želimo da bude. Sa druge strane, neko je pomenuo i to sam ja želeo da kažem da posle petog oktobra najveće donacije su stigle upravo od zemalja sa kojima imamo odličnu bilateralnu i vojnu saradnju. Gospodin Vučić kada je bio potpredsednik Vlade je rekao nešto što sam ja komentarisao kao hrabru i odgovornu izjavu, da ni sam dok nije postao ministar odbrane nije znao koliko je značajna bilateralno-vojna saradnja ili naše učešće u kolektivnim sistemima bezbednosti i koliko to u diplomatskom smislu utiče na povećanje ugleda naše zemlje. Mislim da je zaista dobro što je ta politika protiv koje su mnogi bili devedesetih danas ne samo zvanična državna politika, nego to je danas politika koju zastupaju sve parlamentarne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbijei to je najveća pobeda te vrste razumne politike. Pomenuo bih i jednu studiju UN-a koju niko ovde pomenuo kada smo pričali o vojsci i o tome šta se dešavalo zadnjih dvadesetak godina. Ona ukazuje da u Evropi, a nažalost jedino na prostorima bivše Jugoslavije su vođeni etnički sukobi posle Drugog svetskog rata, i u Africi i u Aziji su nakon ideoloških sukoba zamenjeni etničkim sukobima gde su određeni narodi postavljali pitanje ko smo mi. Odgovore su tražili u okviru predaka, religije, jezika, istorije, vrednosti, običaja, institucije itd, i to je cena izlasku iz autoritarnog režima u kome se svako smatra podjednako obezvređenim i ugnjetavanim. Dobro je što se Srbija otreznila, dobro je što se Srbija vratila sebi, dobro je što Srbija ima civila kao ministra odbrane, dobro je što Srbija…

Poštovana gospođo predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani ministre i članovi Vlade, pred nama se nalazi nekoliko međunarodnih sporazuma koje je naše Ministarstvo odbrane sklopilo sa odgovarajućim resornim ministarstvima Ruske Federacije, Italije, Poljske, Moldavije i Azerbejdžana. Veoma je dobro što se ovakvi sporazumi sklapaju sa što više država u svetu, jer to je odraz dobro vođene spoljne politike i važan pokazatelj međunarodnog položaja koji naša država i vojska uživaju. Svakako da je Sporazum o vojnoj saradnji sa Rusijom za nas od velikog značaja, a postavlja se pitanje – zašto jedan ovakav sporazum nije i ranije donet, naročito ako se ima u vidu da je država Srbija već potpisala i ratifikovala slične bilateralne i multilateralne sporazume sa više država i međunarodnih organizacija? Potpisivanjem ovog sporazuma mi u ovom polju saradnje u domenu bezbednosti dosledno sprovodimo princip vojne neutralnosti. O koristi jednog ovakvog sporazuma za nas ne treba previše trošiti reči. Rusija je jedna od dve svetske vojne super sile, koja raspolaže velikim kako ljudskim tako i materijalnim potencijalom, što smo se svi mogli uveriti prilikom nedavnih poplava, kada su ugroženi žiteljima Lazarevca i Obrenovca prvi u pomoć priskočili ruski specijalci koji su prethodno za svega jedan dan prešli razdaljinu od preko 1.000 kilometara. U njihove sposobnosti, obučenost i profesionalizam moglo se lično uveriti hiljade unesrećenih, a putem medija i cela zemlja i zato smatram da mi možemo dosta dobiti ovim sporazumom, naročito kroz dva najvažnija pravca vojne saradnje koja su pobrojana u članovima 2. i 3. Predloga sporazuma, a to su pre svega međusobno učešće na vojnim vežbama, razmena vojnih iskustava i učešće u nastavi na konferencijama. Naša vojska time može dobiti priliku da se upozna sa najsavremenijim vidovima borbenog naoružanja i tehnike, kao i sa iskustvima u rešavanju najrazličitijih kriznih izazova koji se mogu postaviti pred vojnu silu. Dodatna prednost je ta što dobar deo naoružanja sistema obuke, pa i samog načina razmišljanja, donošenja odluke i mentaliteta našeg starešina potiče ili je inspirisano upravo sa ruske strane, pa tu postoji jedna tehnička i ljudska povezanost koja je dodatno produbljena vezama koje su uspostavljene pruženom pomoći prilikom elementarnih nepogoda. Smatram da je neophodno da se što pre potpiše i Sporazum o međusobnoj razmeni tajnih informacija iz člana 6. Sporazuma, jer živimo u veoma nestabilnom vremenu, prepunom bezbednosnih izazova, gde od pravovremenog saznavanja nekih od činjenica može zavisiti više ljudskih života, a mi smo ovakve sporazume već potpisali sa jednim brojem država. Smatram da ništa manje značajni nisu ni sporazumi o saradnji sa Italijom i Poljskom, dve velike zemlje članice NATO pakta koje imaju značajne vojne snage u odnosu sa Moldavijom i Azerbejdžanom, jer to su zemlje sličnih karakteristika kao i naša i imaju slične probleme u zaštiti svog teritorijalnog integriteta. Na posletku Sporazum o ukidanju viza na diplomatske pasoše sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima svakako treba pozdraviti i trebalo bi raditi na tome da se vize ukinu i za obične pasoše, imajući u vidu da se broj naših građana koji rade i turistički borave u ovoj državi iz godine u godinu sve više povećava.

Hvala na pažnji. Poštovana predsednice, poštovani članovi Ministarstva, koleginice i kolege narodni poslanici, pred nama je set zakona o potvrđivanju sporazuma o vojnoj saradnji i između ostalog o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije. Naime, ovaj ugovor je potpisan 13.11.2013. godine i usvajanje navedenog Predloga zakona ima za osnovni cilj uspostavljanje sveobuhvatne saradnje u oblasti odbrambene i bezbednosne politike, zatim vojnog obrazovanja i obuke, naučno-tehničke saradnje, saradnje u oblasti vojne medicine, kao i razmeni različitih iskustava stečenih u mirovnim misijama širom sveta. Sporazum takođe podrazumeva veoma veliki značaj daljem razvoju srpsko-ruske saradnje praktično u svim oblastima u kojima dve prijateljske zemlje mogu da sarađuju, a da pri tom poštuju princip suvereniteta i nemešanja u unutrašnja pitanja. Vlada Srbije i Vlada Ruske Federacije će ovim sporazumom sarađivati u vojnoj oblasti, pri čemu će se poštovati zajednički interesi, uz poštovanje međunarodnog prava i u skladu sa principima Povelje UN, a tiče se ravnopravnosti država, teritorijalne nepovredivosti i nacionalnog zakonodavstva. Naravno, realizaciju ovog sporazuma preuzeće ovlašćeni organi, sa jedne strane Ministarstvo odbrane Republike Srbije, a sa druge Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Ovlašćeni organi imaju zadatak da obrazuju zajedničku radnu grupu radi efikasnije realizacije ovog sporazuma, kao i određivanje konkretnih aktivnosti. Ono što je bitno u ovom sporazumu, to je da se neće razmenjivati tajni podaci i službene informacije sa ograničenim pristupom. Pored toga, nijedna od država u ovom sporazumu ne može ustupati podatke trećoj strani bez pismene saglasnosti ili pisane saglasnosti druge strane. S obzirom da su finansijskim planom Ministarstva odbrane Srbije predviđena sredstva potrebna za sprovođenje ovog sporazuma, dodatna finansijska sredstva nisu potrebna. Mislim da će glasanje za ovaj set zakona i za ovaj Predlog zakona o vojnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Ruske Federacije unaprediti značajno odnose ove dve zemlje i zato pozivam sve poslaničke grupe da u danu za glasanje podrže ovaj set zakona. Zahvaljujem. Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, potpisivanje ovih sporazuma u oblasti odbrane ima za cilj unapređenje vojne saradnje, odnosno uspostavljanje oblika, procedura, principa koji će ih odrediti. Cilj je naravno i modernizacija Vojske Srbije, kao i poboljšanje njenih funkcionalnih i operativnih kapaciteta. Saradnja će razvijati i predvidela je jednu razmenu iskustava koja se odnose na iskustva stečena učešćem u multinacionalnim operacijama ili iskustva vezana za bezbednosne i operativne aspekte priključenja EU. Sporazumi takođe predviđaju i učešće na raznim seminarima, vojnim vežbama, kongresima. Takođe su predviđene i aktivnosti u oblasti vojno-ekonomske saradnje, u oblasti vojno-medicinske i vojno-obrazovne saradnje. Kada je u pitanju obrazovanje, navela bih Italiju kao primer, gde je od 2005. godine 59 pripadnika Ministarstva odbrane ili Vojske Srbije učestvovalo u usavršavanju i obrazovanju na visokoškolskim ustanovama u Italiji. Sa ovom praksom se želi nastaviti kada su u pitanju Italija i Rusija, ali i ostale zemlje. Takođe, saradnja koja se odnosi na vojno-medicinski segment predviđa razmenu lekara. Ne moram ni da napominjem koliko je to značajno za sticanje iskustava i usavršavanje doktora u ovim procesima. Saradnja u oblasti odbrane je razvijena i u usponu je, ali se ovim sporazumima produbljuje i učvršćuje. Srbija potpisivanjem ovih sporazuma pokazuje da želi da preuzme svoje međunarodne prihvaćene obaveze, pokazuje da želi da da doprinos veoma važnom segmentu, a to je očuvanje mira i bezbednosti u svetu. Ovo želi da dokaže i učešćem u mirovnim misijama, gde šalje i angažuje svoje vojne kapacitete i predstavlja svoju vojsku, ali na kraju krajeva i svoju zemlju, u najboljem mogućem svetlu i produbljuje bilateralnu saradnju. U danu za glasanje ja ću, naravno, podržati predloge ovih sporazuma i pozivam ostale poslanike da to učine. Poštovani ministre, predstavnici ministarstva, drage koleginice i kolege, kao što je maločas kolega Čikiriz rekao postoje dani kada je zaista zadovoljstvo biti poslanik, jedan od tih dana, slobodno mogu da kažem, s obzirom da sam već duži niz godina ovde u parlamentu, jeste ovaj dan kada je naš parlament u prilici da ratifikuje nekoliko sporazuma iz vojne oblasti koji će bez sumnje doprineti poboljšanju stanja naše vojske uopšte, a posebno vojno-industrijskog kompleksa koji je u prethodnom periodu deleći sudbinu kompletne privrede Srbije doživeo veoma teške dane. Imamo teške momente. Dakle, čast mi je i zadovoljstvo da danas kao predstavnik Pokreta socijalista, kao poslanik Pokreta socijalista, jedne male partije mogu da izrazim svoj stav po pitanju nekoliko sporazuma iz oblasti vojno-tehničke saradnje sa zemljama koje su danas zaista najbitniji i najrelevantniji faktori na međunarodno-političkoj sceni i na međunarodnoj bezbednosnoj sceni. Kada to kažem, posebno ističem Sporazum Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji, koji je nakon, koliko sam ja informisan, skoro 20-ak godina nepotpisivanja bilo kakvog sporazuma, prvi u toj oblasti i koji će doprineti zaista produbljivanju i učvršćivanju neraskidivih veza između Rusije i Srbije, između naša dva prijateljska naroda, a posebno između naše dve vojske koje imaju apsolutno mnogo dodirnih tačaka i apsolutno mnogo razloga da tu svoju saradnju proširuju i produbljuju. Maločas smo mogli da čujemo u parlamentu od nekih članova poslaničkih grupa čije predstavnike danas ili u ovom momentu ne mogu da vidim, ali ni jednog u sali, sa žaljenjem to moram da konstatujem, to nije opozicija, to je neozbiljno vršenje poslaničke funkcije, mogli smo da čujemo da se sa podsmehom govori o stanju… Nemojte da komentarišete ponašanje drugih poslanika. Izvolite. Takođe, moje je pravo da komentarišem da poslanici koji su iskoristili to svoje pravo, danas nisu tu, iako su maločas veoma

Nažalost, sa podsmehom je govoreno i o stanju u kojem se naša vojska trenutno nalazi. Bez želje da omalovažavam nečiji rad, zaista nekritički se osvrtati na stanje u kome se danas vojska nalazi, a pri tom ne sagledavati svoju ličnu ulogu u svemu tome i svoju ličnu odgovornost jeste neodgovorno, jeste neozbiljno, jeste vrlo pogrešno, što ne vodi ničemu, ali šta da radimo, svako od nas čini ono što najbolje zna i ume i javnost će suditi o njegovom radu i radu svih nas. Da se vratimo na onaj aspekt Sporazuma o vojnoj saradnji između dve prijateljske zemlje, s obzirom da sam lično član Upravnog odbora Međunarodnog fonda jedinstvo pravoslavnih zemalja, s punim pravom mogu da kažem i da isteknem da te neraskidive veze u oblasti vera, u oblasti tradicije, u oblasti kulture, treba da budu proširene ovakvim sporazumima, pa između ostalih sporazuma i vojnim. Sebe ne svrstavam niti u rusofile, niti u rusofobe. Smatram da sam jedan od realnih ljudi. Smatram da je takva politika, politika realnosti jedina moguća u ovom trenutku kada se moramo kritički osvrnuti prema svetu koji nas okružuje i kada moramo razvijati paralelno dobre veze i sa istokom i sa zapadom i pri svemu tome poštovati novu političku realnost, novu bezbednosnu realnost koja danas u svetu postoji. Zbog toga je danas vrlo značajno da nakon 20-ak godina od kada je potpisan zadnji Sporazum o vojnoj saradnji između Srbije i Rusije, uvažavajući novu političku realnost i snagu Rusije koja je pod vođstvom predsednika Vladimira Putina doživela zaista preporod u svim oblastima pa i u vojnoj oblasti, veoma značajno da pospešimo našu međusobnu saradnju kako bismo na toj bezbednosnoj osnovi mogli da iskoristimo neke prilike i neke potencijale koji će se otvarati i na drugim poljima, da ne pominjem energetski aspekt ovog sporazuma. S obzirom da je Rusija nedavno potpisala energetski sporazum vredan preko 400 milijardi dolara sa Kinom, s obzirom na to da je Rusija finansijer i da će graditi jedan veoma važan energetski projekat koji će proticati i prolaziti kroz našu zemlju, a to je Južni tok i ovaj aspekt moramo sagledavati, tako da je veoma povoljno i veoma dobro što se ovakvim sporazuma, koje ćemo danas imati, ovih dana ratifikovati. U danu za glasanje učvršćuje i taj oblik saradnje. Čak i jedna velika Nemačka koja je shvatila novu realnost, danas je usvojila ili danas u svojoj praksi, u svom jeziku ima jedna novi izraz koji se može prevesti oni koji razumeju Rusiju, Russland verstehen. Oni koji razumeju Rusiju u Nemačkoj su s poštovanjem, odnoseći se prema ruskim interesima prihvatili realnost i nisu želeli da uđu u bilo kakav oblik konflikta sa potencijalno najvećom silom u Evropi, a možda i u svetu. Nisu želeli da nasednu na neke zamke koje su se pred njih postavljale i shvatili su realnost, shvatili su i razumeli su Rusiju. Da je tako, pokazuje i primer da ovde i kod nas u Srbiji postoje oni koji su počeli da razumeju Rusiju, pa je recimo, jedna od onih koji su se najviše proklamovali i promovisali kao kritizeri onoga što Rusija radi, Mlađan Dinkić danas je razumeo Rusiju pa se zaposlio u „Sberbanci“ Nažalost to je obezglavilo njegove dojučerašnje prve saradnike koji sada bezglavo tumaraju Srbijom, ne znaju gde će, oni ne razumeju Rusiju, ne razumeju novu političku realnost, pa se eto dešava da pojedinci kao što je neki predsednik opštine Dimitrovgradu, opštužuju poslanike iz ovog parlamenta da im kidnapuju odbornike, što sam retko u svojoj političkoj karijeri doživeo juče, a da niko nije reagovao. Međutim, da se vratimo na temu. Znali ste da ću vas prekinuti. Da, pa sam vas preduhitrio. Dakle, da se vratim na temu, zaista je dobar primer saradnje između Ruske Vlade i naše Vlade, ali kao što sam već istakao naša politika se ne temelji samo na saradnji sa jednom svetskom silom, naša bezbednosna spoljna politika se temelji na saradnji sa svima. U tom smislu nećemo negirati, nećemo omalovažavati niti uticaj Nacionalne garde Ohaja koja je recimo doprinela da se obnove neki objekti u Srbiji, nećemo zapostaviti ni saradnju sa tim strukturama iz sveta. Još jednom, uz želju da se što više i što bolje Srbija organizuje na način kakav se reorganizovala Rusija, ja lično, Pokret socijalista i poslanički klub SNS glasaćemo za ovaj predloženi sporazum. Hvala. Poslanik Zoran Živković. Naravno da ću i ja glasati za ovaj predlog odluka zakona ili kako se već zovu, zato što je to potpuno prirodno da vojska ima svoju saradnju sa drugim državama i pošto vidim da je to najmanje bila tema da i ja budem malo u tom maniru. Naravno, da to jeste nastavak politike koja je počela da se vodi u ovoj državi nakon 5. oktobra 2000. godine i jako mi je drago što ste to primetile neke kolege iz SPS, nadam se i neki drugi. To je bila jedna normalna zdrava politika koja je tada imala velike protivnike, puno ružnih reči je izrečeno na predlog da se učestvuje u mirovnim misijama, da se uđe u Partnerstvo za mir, da se pravi bilo kakva saradnja sa bilo kim ko nije navodno nama neka bratska ili prijateljska zemlja. Jako je dobro što je taj proces promena, opamećivanja, shvatanja nove političke realnosti došao do toga da danas u parlamentu stvarno nemamo nijednu stranku koja je protiv toga. To nije razlog za neko veliko veselje niti za likovanje bilo nas koji smo započeli tu politiku, bilo onih koji su je sprovodili do današnjeg dana. To je naprosto normalna stvar. Mislim da je to dobro, da i u drugim oblastima kao što je to u oblasti vojske, odnosno vojne diplomatije, odnosno vojne saradnje prihvatimo neke normalne vrednosti koje su takve kakve jesu na celoj kugli zemaljskoj i nema potrebe da tražimo neki naš poseban način da budemo posebni po svaku cenu jer to nam nikada nije donelo ništa dobro. Naravno da je dobro i to što se ukidaju vize za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, i sa Emiratima, ne verujem da će tu biti neke velike razmene iputovanja, ali naravno da je to dobra vest. Ono što nije dobro i što ja mislim da je jedna novina koja treba da se primeti danas u parlamentu, a tiče se vojske, to je naslovna strana jednih dnevnih novina, gde piše – „Sad i njih prisluškuju“ Govori se o prisluškivanju sa američke strane predsednika Vlade i ministra inostranih poslova, ali ono što je problem i vezano je za ovu tačku, to je da piše da to tvrdi izvor „Blic“-a iz vojne bezbednosti. To je prvi put, ja ne znam da li je to tačno, naravno, to je prvi put da se pominje bilo kakav izvor iz vojne bezbednosti. Mi smo bili svedoci ranijih godina, pa i dan danas, da iz BIA, iz policije, da to curi kao šuplja šerpa, ali nikad, koliko se ja sećam, a boga mi pratim tu oblast. Jako dugo se nije desilo da neko pomene vojnu bezbednost kao izvor za bilo koju „rekla-kazala“ informaciju. Zato sam siguran da će ministar zajedno sa svojim saradnicima da učini sve da kroz jednu internu analizu i istragu utvrde da li tu ima nečeg što je tačno i da naravno, ti snose odgovornost koju bi trebalo. I na kraju, oko ovih akumulatora. Ja se stvarno nadam da akumulatore koji su, koliko sam čuo, vrednosti oko 80.000 evra treba da dobijemo od nekoga, neozbiljno je za jednu vojsku, da svoju borbenu gotovost gradi na poklonima, makar da su oni došli iz najprijateljskije zemlje. Ima puno drugih stvari koje bi neko mogao da nam pokloni, ali mislim da, bez zlih namera govorim, mislim da ako su problem procedure, jer ne verujem da je problem 80.000 evra. Ako su problem procedure, procedure treba promeniti tako da zbog dva akumulatora koji su beznačajno vredni da dovodimo u pitanje sigurnost našeg neba. Da li neko još po članu 96. želi da se javi i da iskoristi svoje pravo.

Mi ih imamo planiranih u našem planu javnih nabavki za 2014. godinu i imamo ih i u finansijskom planu. Međutim procedure koje imamo i od strane Ruske Federacije a u našem zakonodavstvu su problem i one traju jako dugo, takođe proceduru u samom „Rosoboroneksportu“ je takva, da mi to ne možemo da dobijemo za narednih tri do četiri meseca. Da bi to, i sve te procedure preskočili, ja smatram da ovo što je ministar odbrane Ruske Federacije učinio i njihov predsednik, kao jedan veliki prijateljski gest. Ne radi se ni o finansijama prosto smatram da je to njihov veliki gest i da je to ono što gradimo sa svim našim partnerima u svetu pa naravno i sa Ruskom Federacijom jedan dobar prijateljski odnos i saradnju dveju vojski. Što se tiče ovoga što ste vi danas rekli da je u tom dnevnom listu navedeno i Vitali Čurkin je izjavio skoro da i njega prisluškuju, pa nije čudno onda što takve informacije izlaze i u našim dnevnim listovima, ja neću da tvrdim da je to istina, i ne radi se o ljudima koji su sada u VBA, radi se o ljudima koji su do skoro, do 2012. godine bili direktori nekih agencija koji su nažalost počeli da se bave i nastavili da se bave tim takvim radom, a pre svega davanje informacija novinarima koje često budu i neproverene. Apsolutno mi pratimo sve to, ko je taj ko se tako trudi da stalno i zdušno bude malo malo sa nekim informacijama koje su vezane za Vojsku i za takve stvari. Ja vas molim da zbog svega ostalog ne izlazimo i ne ulazimo dublje u analizu svega toga. U svakom slučaju meni je jako drago, evo po drugi put svi zakoni koje Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije predlažu, dobijaju jednu apsolutnu saglasnost svih poslaničkih grupa tako da je to za mene, kao ministra odbrane, jako značajno i jako bitno, a naravno i za Vojsku Srbije. Hvala vam puno. Zaključujem zajednički jedinstveni pretres sa predlozima zakona iz tačaka 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 10. dnevnog reda. Ministre, vi ste vaš deo posla završili. Hvala vam. Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka pod tačkama 11, 12, 13. i 14. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da prema članu 192. a shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika, članova poslaničke grupe. Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave, za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 192. stav 3. i shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija; Predlogu odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu; Predlogu odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine RS u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Predlogu odluke o dopuni Odluke o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine RS u međunarodnim parlamentarnim institucijama. Da li predlagač ili predstavnik predlagača žele reč? (Ne.) Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.) Narodni poslanici? (Ne.) Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka po tačkama 11. do 14 dnevnog reda. Ujedno vas obaveštavam da je nastavak sednice sutra u 12.30 časova.